44. Prosím pana předsedu volební komise, aby se ujal slova. Volební komise vyhlásila lhůtu na podání nominací do 14. února do 14 hodin. Kluby své návrhy doručily a ty byly probrány na 8. schůzi dne 18. března. Bylo přijato usnesení číslo 40, které vám nyní přečtu.

Volební komise navrhuje volbu tajnou dvoukolovou. U tohoto způsobu volby připomenu, že v prvním kole může postoupit kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů. Pokud by se tak nestalo, pokud by nikdo takový nebyl, otvírá se kolo druhé, kam postupuje maximálně dvojnásobek počtu neobsazených míst, tedy dva kandidáti, a z nich se poté vybírá. Usnesení vám bylo zasláno na všechny poslanecké kluby, bylo také rozdáno na lavice.